Děkuji.

Já jsem se schválně díval zpátky na to, jakým způsobem jsme projednávali a jak dlouho některé návrhy. A kolegyně, kolegové, asi vás to překvapí, ale trvalo to tady v Poslanecké sněmovně rok. My jsme to tady projednávali rok. Když se podíváte na počet hodin, které to zabralo, tak to bylo nějakých, a teď mě nechytejte za slovo, třicet, třicet dva, třicet čtyři hodin.

Trvalo to půl roku, rekordní je rok a půl. Ale vy tím, že ten úzus konce jednacího dne nedodržujete, tak prostě jedeme nonstop. A v tom přece sami vidíte a vnímáte ten obrovský rozdíl. A obstrukce patří k nějaké formě nátlaku menšiny vůči většině, aby to skončilo nějakou dohodou, třeba o pořadí těch bodů, jak jdou za sebou.

Vy tam prostě dáte pět kontroverzních bodů. Také pak o tom budu hovořit.

Takže on to teď jakoby odnesl, protože je to součástí schválení nějakého programu celé schůze. Bohužel. Já se tady kolegovi klidně prostřednictvím předsedajícího, i napřímo, omluvím, protože je v tom opravdu nevinně, ale je to tak. Ale ten kontext té situace, který tady musí zaznít, je ten, že kdybyste respektovali, že jednací den končí v sedm, v devět, tak prostě některé kontroverzní body, které jsou kontroverzní pro opozici, zaberou týdny, měsíce, jako se to stalo minule, když to bylo zrcadlově opačně. A jak říkám, příklad EET je úplně typický. Ale jak říkám, připomínám, ukážu vám tady přesná data, trvalo to rok, to projednání. Prostě to k tomu patří. A já si vzpomínám na ty debaty typu, kdy za námi přišel Zbyněk Stanjura a říkal: pokud EET zařadíte jako první bod, nic jiného už neprojednáte. Takže potom další pátek už jsme před to EET zařadili nějaké jiné věci, které jsme chtěli projednat.

Ono by se za normálních okolností nenocovalo, kdyby to dneska skončilo v sedm, maximálně v devět, pokračuje se, něco se stihne, určitě ten první bod, určitě, ale třeba ten druhý bod je velmi kontroverzní.

Mimochodem jedno aktuální číslo, za loňský rok poklesl počet exekucí o 20 000, ale to už se opakovat nebude. A jaká je reakce vlády?

Jenom tohle, z šesti bodů, které by měly reagovat na aktuální situaci, která je ve společnosti. Připomenu, abyste měli jinou paralelu.

A vně této budovy řešíme tu energetickou soběstačnost, to, že lidé fakt přestávají mít peníze na zaplacení složenek.

A my jako opozice na to upozorňujeme.

Tam jsou ty odpovědi.

Můžeme? Já mluvím k věci. Pana poslance poprosím, aby se vyjadřoval maximálně k meritu věci. Omlouvám se.

Já mám možnost buď na to reagovat ve svém vystoupení, kde popisuji ten návrh a ten kontext toho, proč se k tomu vyjadřujeme a co tady zaznělo, anebo se můžu desetkrát přihlásit na faktickou poznámku, abych tohle vysvětlil fakticky. Já jsem se na faktickou nepřihlásil ani jednou, tak to se omlouvám.